Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Nemáte zájem. Nemáte už zájem o závěrečné slovo. Tak dobře. Takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Takže vy se hlásíte do podrobné rozpravy? Tak prosím, máte slovo. Byla jsem upozorněna legislativou, že pokud chci dát návrh na zkrácení lhůty, je to potřeba učinit v podrobné rozpravě, takže podávám návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na sedm dnů. Ano, mám poznamenáno. Nikdo, takže končím podrobnou rozpravu. Nemáte zájem, nemáte zájem. Takže přistoupíme k hlasování, protože přestože je to druhé čtení, tak máme jeden návrh, o kterém budeme hlasovat.

Já nyní přečtu, o čem budeme hlasovat.

Nefunguje vám hlasovací zařízení? Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Už vám to funguje, pane předsedo? Funguje, takže všichni jsou přihlášeni. Takže ještě jednou, budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.